Mezitím ještě dorazila omluva pana poslance Josefa Zahradníčka, který se omlouvá od 10 hodin a dne 25. 5. po celý jednací den z důvodu jiných jednání.

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady opět a opět žádám o změnu programu.

Já vám také děkuji. Měl jsem problém slyšet pana poslance, co žádá. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl nový bod našeho jednání s názvem Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách. V sociálních službách pracuje více než 50 tisíc pracovníků, kteří pobírají tabulkové platy, které nepřevyšují 20 tisíc hrubého. Nastavení fungování sociálních služeb od terénních po pobytové... Prosím kolegyně a kolegy, aby ztišili své hovory. Tento zákon nastavuje velmi přísná pravidla pro to, jak mají jednotlivé služby fungovat. Nicméně ani zákon, ani paní ministryně se nestará o to, jak zaplatit zaměstnancům, kteří mají sociální služby vykonávat. Stát chce kvalitu, kterou vymáhá pod sankcemi, ale není za tuto kvalitu ochoten zaplatit. V terénu není dostatek asistentů, ambulantních služeb je velký nedostatek, a co je nejhorší, tam, kde jsou lidé umístěni v pobytové službě, není díky neúměrně nízkým platovým podmínkám dostatek personálu.

A z těch debat vyplynulo jediné mají dva zásadní problémy.

V sociálních službách chybí zhruba pětina personálu, a to nejenom odborného. Zaměstnanci ve velkém odcházejí, protože v supermarketech dostávají vyšší plat než v sociálních službách a tam nepracují pod takovým tlakem a nikdo po nich nechce žádné povinné vzdělávací aktivity. Pracovník v sociálních službách totiž, aby si udržel svou odbornost, musí prokázat minimálně 24 hodin vzdělávání ročně.